Já jsem přesvědčen, že některé věci by se prostě říkat neměly.

To za prvé. A za druhé, prosím všechny ty, kterým leží na srdci osud sociální demokracie, aby to nechali na nás.

Nyní pan poslanec Jan Skopeček s faktickou. Tak vy ji stahujete. Dále pan poslanec Válek s faktickou poznámkou. Prosím, vaše dvě minuty.

Snad jedině pokud posuneme legislativu.

A abych to na závěr v posledních 30 vteřinách odlehčil, my celou tuto debatu samozřejmě vedeme o panu premiérovi, o jeho střetu zájmů, a pan premiér zvolil taktiku, nasazuje ministry, ti ministři jsou odborníci, někteří jsou takoví odborníci, že je během roku už třikrát vystřídal na těch ministerstvech, a jako nejsilnější zbraň naposled nasadil paní ministryni. Já tomu rozumím, chápu to. Nicméně já jsem pozitivní a optimista a věřím tomu, že paní ministryně teď sáhne do...

Další přihláška zatím není.

Naprosto nekompromisně.

A druhá věc.

Tak prosím, vaše dvě minuty, pane předsedo.

Pan předseda Hamáček zaměnil příčinu za následek. Ano, ta debata byla relativně klidná. Ministři, mistři uhýbání a nesmyslných projevů, splnili svou práci.

Vaše paní ministryně.

Ale já tomu rozumím a je správné, že se předseda zastane své kolegyně. Ale pane ministře prostřednictvím pana předsedy, když tady váš šéf Andrej Babiš, myslím vládní šéf, nás všechny uráží, všetci kradnú, je tady pět zlodějů ve Sněmovně, vy to všichni víte, co jste dělal? Paní ministryně, máte slovo a připraví se pan poslanec Válek. Zatím mám přihlášky pouze na tyto dvě faktické poznámky. Paní ministryně, vaše dvě minuty. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

A myslím si, že toho bylo opravdu hodně. Ještě více práce nás čeká. Já si myslím, že ta reakce sama o sobě vypovídá o úrovni debaty v této Sněmovně.

Takže ještě jednou.

Děkuji a nyní mám dvě faktické poznámky. Prosím, vaše dvě minuty. Prosím, vaše dvě minuty.

Říkal jsem vám, co si myslím, co mám za tipy, a myslím si, že to nebylo k neprospěchu věci. A my se bavme na zdravotním a sociálním... No já neříkám, že má.